Takže znovu opakuji, nyní hlasujeme návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování a ptám se odhlásit, ano, vnímám, odhlašuji všechny a prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.

Takže nyní hlasujeme návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní prosím dle schválené procedury, aby nás pan zpravodaj provedl pozměňovacími návrhy. Takže prosím první hlasování o návrhu legislativně technických úprav. Stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Můžeme dál.

Stanovisko mé jako zpravodaje: kladné. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Tímto hlasováním se stal nehlasovatelný pozměňovací návrh B pana ministra Baxy a F pana poslance Babky. Nyní tři hlasování o výborových návrzích. První prosím A1, který podali poslanci volebního výboru a přejmenovává volební výbor na výbor pro mediální záležitosti. Stanovisko výboru: kladné. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, můžeme dál.

Stanovisko výboru: kladné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím dál. Další

Stanovisko výboru: kladné. Stanovisko pana ministra?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím dál. Je to poslanecký návrh pana předsedy výboru Juchelky a tento pozměňovací návrh vrací zpět kvorum na dvě třetiny jak u odvolání, tak i volby generálního ředitele České televize a Českého rozhlasu. Stanovisko výboru je negativní. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 79, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 84. Návrh nebyl přijat. Prosím dál.

Stanovisko výboru je kladné. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme dál. Nyní písmeno E, pan poslanec Hendrych, který cílí na to, aby pravidlo obměny třetiny členů rad po uplynutí dvou let bylo opuštěno. Kladné stanovisko výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a zbývá hlasovat o návrhu zákona jako celku.